V současné době je finalizován projekt pro stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy.

V průběhu měsíce října 2015 bude vypsána veřejná zakázka na generálního zhotovitele stavby. Předpokládaný výběr zhotovitele by měl být ukončen v prvním kvartále roku 2016. Na základě tohoto predikovaného časového harmonogramu předpokládám, že vybraný zhotovitel by mohl zahájit práce na generální rekonstrukci v červenci 2016 s předpokladem jejich ukončení do září 2018.

Zájmem zřizovatele je dostat tuto špičkovou evropskou i světovou operní scénu na vrchol nejen po umělecké stránce, ale i po stránce technické funkčnosti a vybavenosti. Opatření, která jsou v rámci generální rekonstrukce uvažována, jsou naprosto nezbytná pro další provoz této operní scény a její konkurenceschopnost ve srovnání obdobných scén v Evropě a nakonec i mimo ni. Po dokončení generální rekonstrukce bude provoz těchto budov zajišťován na špičkové úrovni v daleko příjemnějším prostředí z pohledu vnitřního klimatu a hygieny prostředí pro návštěvníky a účinkující. Po spuštění plně funkčních a vyhovujících zařízení lze přistoupit k rozšíření nabídky Státní opery pro divadelní a další využití. Přínosem generální rekonstrukce bude obnova zastaralých a nevyhovujících prostor, zlepšení zvukových a obrazových poměrů podtrhujících vynikající akustické prostředí hlavního sálu i souvisejících prostor.

Děkuji, pane předsedající. Já musím přiznat, že mě ta odpověď hluboce neuspokojuje, neboť pan ministr neodpověděl na moji otázku, proč nebylo použito standardního výběrového řízení na zakázku zpracování projektové dokumentace dodatečných stavebních prací. Na mě to prostě působí, že se jedná o dodatečnou malou domů pro spřátelenou firmu za účelem plnění stranické pokladny. Čili pane ministře, na moji otázku jste neodpověděl.

Padla doplňující otázka, čas nebyl překročen. Pan ministr má dvě minuty. Ano, děkuji. Vidím, že pan poslanec hovoří ze své vlastní zkušenosti, protože to, co jsem nalezl na Ministerstvu kultury, odpovídá přesně tomu, co teď před chvilinkou pan poslanec řekl. Tak v tomto duchu my opravdu nepokračujeme. Jak jsem řekl, jedná se o finance z celkové alokace na národní kulturní poklad a jedná se o dodatečné práce, nikoliv o novou zakázku. To by asi bylo k odpovědi na dotaz pana poslance. Děkuji. Interpelace končí. Pokračujeme interpelací paní poslankyně Miroslavy Strnadlové na nepřítomného, ale omluveného pana ministra dopravy Dana Ťoka. Dobrý den, pane předsedající.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tento požadavek u vás narazil. Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě razilo názor, podle něhož by i mikropodnikatelé měli žádat prostřednictvím organizace CzechInvest, a využití MASek, přestože decentralizované rozhodování v tomto případě prostě a jednoduše dává smysl, jste razantně odmítali.

Pane ministře, já se musím ptát, jak je to možné.

V každém případě jsem přesvědčena, že za toto faux pas by měl někdo nést z vašeho úřadu odpovědnost. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji paní poslankyni.

Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Proto vás žádám, aby vaše ministerstvo další těžbu štěrkopísku podle tohoto záměru nepovolovalo a nezvyšovalo zátěž obyvatelstva, životního prostředí a pozemních komunikací na Slovácku. Děkuji za případnou odpověď. Děkuji. Tím interpelace končí.